Druhý můj návrh se týká zbývajících dvou volebních bodů.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, pana kolegu Kolovratníka zřejmě neinformoval předseda klubu ANO o závěrech z dnešního jednání politického grémia Poslanecké sněmovny, kdy jsme se dohodli, že volební blok by se uskutečnil zítra před polední pauzou. Čili já dávám alternativní návrh k návrhu pana poslance Kolovratníka, aby volby člena NKÚ a Rady České televize proběhly zítra ve 12.45.

Ještě někdo se hlásí k programu schůze? Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jenom velmi stručně k tomu, co říkal pan kolega Okamura. Ten apel na Evropský parlament je podle mého názoru poměrně zbytečný, protože Evropský parlament sice se ke kvótám vyjádřil, ale jeho vyjádření je čistě deklaratorní. Evropský parlament nemá v podstatě žádnou reálnou pravomoc o tomto rozhodovat. My se musíme obracet na jiné instituce Evropské unie. Ve vší úctě k Evropskému parlamentu, k jeho členům, kteří požívají velké vážnosti a velkých kompetencí, tak v tomto ohledu jsou jejich kompetence buď nulové, nebo naprosto zanedbatelné. To, co přijali, je deklaratorní stanovisko bez jakékoliv závaznosti.

Já poprosím pana poslance Šarapatku. Mám tady přihlášku. Ještě někdo se hlásí k programu schůze? Není tomu tak.

Nezařazovat. Nebudeme hlasovat o tomto. Není. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Dámy a pánové, já se moc omlouvám za toto svoje vystoupení. Ale já jsem přemýšlel, je to v programu dnešní schůze, nebo probíhající schůze. My jsme tady poprosili o zařazení nějakých nových bodů.

Já tomu rozumím.

Já mám tady k dispozici více než dvacet podpisů. Předám kolegyni Jermanové k tomuto bodu. Omlouvám se. Děkuji. Vydržte, pane poslanče, ještě jsou před vámi dvě přednostní práva, a to pana místopředsedy Filipa a potom pan předseda Kováčik a potom pan předseda Kalousek, poté pan ministr Chovanec. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Já jsem nevnímal vystoupení pana poslance Kalouska tak, že tady navrhoval zařazení nového bodu.

Děkuji. Já chci jenom upřesnit a poprosím pana Kalouska, aby mě zkontroloval, ale pokud já mám napsáno, tak jste navrhoval zařazení jako první bod 26. Prosím pana předsedu Kováčika a potom pan předseda Kalousek. Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, my jsme po té ranní poradě velmi pečlivě zvážili motivy a důvody onoho veta, které vznáší kolega Kalousek a kolega Stanjura, a seznali jsme, byť je to z obrácené strany politického spektra, jejich postup za poměrně oprávněný, protože to číslo 116 návrhů zákonů, které před sebou valíme a mezi nimiž jsou do značné míry opoziční návrhy zákonů, a tady si dovolím nesouhlasit s panem kolegou předsedou klubu hnutí ANO, že jsou zákony důležité, nebo návrhy důležité a méně důležité.